Tedy ještě jednou. Dávám návrh na to, abychom dnes procedurálně teď hlasovali o vrácení do druhého čtení, a de facto během osmi dní to tady může být.

Já vám děkuji. Děkuji.

A já tedy nyní předávám předsedání.

Hezké dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dámy a pánové, ale zejména milí záchranáři, po pěti dnech vás opět zdravím z tohoto místa. To mě mrzí o to nejvíc.